13.

Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám řekl několik úvodních vět o návrhu zákona, o kterém hovořila kolegyně Tominová velmi podrobně v rámci prvého čtení, a proto bych pouze připomenul některé parametry tohoto zákona.

Návrh zákona byl projednán ve všech přikázaných výborech, tj. ve výboru pro sociální politiku a rozpočtovým výborem, které shodně návrh zákona doporučily Poslanecké sněmovně schválit. Děkuji vám za pozornost. Já se chci zeptat, protože faktickou nemůžu pustit mimo rozpravu, jestli je to procedurální návrh. Prosím, pane poslanče.

Vzhledem k tomu, že ji tady nevidím, dávám procedurální návrh, aby se tento bod přerušil do příchodu paní ministryně. A skutečně bych moc naléhavě prosil vládu, když jsou to klíčové materiály, já nebudu škodit u jakýchkoliv formálních materiálů, že by tady skutečně měli být přítomni a obhajovat ministři. Děkuji, pane poslanče. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili.

Zahajuji tedy hlasování o procedurálním návrhu přerušit projednávání tohoto bodu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu.

Proti?

Je to hlasování číslo 32, do kterého je přihlášeno 146 poslanců, pro 40, proti 95. Tento návrh byl zamítnut. Nyní s přednostním právem dávám prostor předsedovi klubu ODS panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane poslanče.

Pane poslanče, slyšela jsem dobře do 22 hodin, nebo v délce dvou hodin?